Pane předsedo, máte slovo, vaše dvě minuty. Já jsem rád, že jsem pana předsedu Faltýnka potěšil, já jsem to nemyslel nijak kriticky, jako fakt. To potvrzuje mé přísloví, které rád říkám.

Ty intervaly byly naprosto přesné.

Ono to platí tři roky.

Ano, my jsme zvyšovali spotřební daně a snižovali daně z příjmů.

Prosím vás, teď poslední faktická poznámka.

Když jsem začal před třiceti lety podnikat, tak jsem nemusel vůbec nic.

A věřte tomu, pokud něco zkazím, tak se to hrozně těžko napravuje a vrací zpátky. Takže my teď dalších třicet let budeme napravovat to, co se povedlo převážně za vlád minulých v minulých letech. Nyní na faktickou pan poslanec Zbyněk Stanjura, připraví se pan poslanec Marek Benda. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Opravdu.

Proč jste si neprosadil hnutím ANO, aby takový zákon vůbec neprošel vládou?

My jsme výrazným způsobem snížili počet vázaných živností ve prospěch volných. Ano, jsou tam doposud nesmyslné nároky, přesně jak jste říkal, nějací odpovědní zástupci. Vůbec nic. Už tam ten rozdíl bude dramaticky malý.

Nic nepředložil.

Nyní ještě jednu faktickou poznámku pan poslanec Marek Benda. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, také mě vyprovokoval pan poslanec Bláha, protože já jsem pamětníkem těch let a pamatuji si, v kterých časech se tady byrokracie zvyšovala a v kterých letech se snižovala.

A vzpomenete si na pana ministra Grygara, který chodil s těmi dvěma obrovskými taškami těch papírů, a jak se tehdejší premiér chlubil tím, jak tlusté zákony schvalují. Já vím, že to souviselo částečně s tím, že jsme vstupovali do Evropské unie a že bylo potřeba samozřejmě řadu předpisů harmonizovat.

Takže pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

A pokud byste se zeptal na MPO, zeptal byste se na dalších ministerstvech, kdo obchází dnes a denně a snaží se něco udělat pro podnikatele, změnit třeba jenom blbě kontrolní činnost našich orgánů, zmapovat všechny věci, snížit administrativní zátěž, tak byste zjistil, že dennodenně se snažím za podnikatele a za naše občany lobbovat.